Návrh C1. Výbor nedoporučuje.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Návrh C2. Výbor nedoporučuje.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Další návrh. Návrh D výbor nedoporučuje.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Další hlasování. Klid, prosím! Pane zpravodaji, pokračujte.

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Výbor nepřijal stanovisko.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Výbor nepřijal stanovisko.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Návrh F1 výbor nedoporučuje.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Výbor doporučuje.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Návrh F6. Výbor nedoporučuje.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Výbor nedoporučuje.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Výbor nedoporučuje.

Kdo je proti? Děkuji vám.